Děkuji. Pan poslanec Antonín Staněk se přihlásil do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci dlouho zdržovat, nicméně chci říci, že Česká strana sociálně demokratická podporuje tento poslanecký návrh zahrádkářského zákona, jehož jsem spolupředkladatelem. Já si moc vážím toho, že se podařilo zajistit tomuto zákonu cestu legislativním procesem v Poslanecké sněmovně až do tohoto třetího čtení, a pevně věřím, že stejně jako tady v Poslanecké sněmovně, tak nakonec i v Senátu tento zákon získá svou podporu. Souhlasím velmi s tím, co zde zaznělo od některých předřečníků, konkrétně s tím, o čem tady hovořil pan kolega od Pirátů. Já bych v něm neviděl žádné zakopané psy, skryté kostlivce a podobně, ale skutečně první výkop k tomu, aby se problematikou zahrádkářské činnosti a toho, jaké obrovské množství práce, ale i finančních prostředků zahrádkáři vloží do svého zahrádkaření, aby alespoň jakous takous jistotu měli. Já sám jako zastupitel a primátor Olomouce jsem musel řešit složitou situaci v okamžiku, kdy jsme byli postaveni před povinnost rozeslat zahrádkářům oznámení o ukončení jejich zahrádkářské činnosti v důsledku toho, že zahrádky musely ustoupit protipovodňovým opatřením. Ano, protipovodňová opatření v daném okamžiku byla mnohem důležitější a společensky významnější, nicméně neměl jsem úplně dobrý pocit od některých svých kolegů v radě z toho, jakým způsobem s těmito zahrádkáři jejich činnost ukončovali. Prostě oznámili ukončení, termín, do kdy musí opustit zahrádky, odstranit stavby, a prostě běžte. Snažil jsem se kolegy přesvědčit, že takto přece se to dělat nemůže. Je tam spousta starých lidí, pro které ta zahrádka byla jedním z mála míst, kde přišli do přírody, kde si mohli psychicky odpočinout, kde mohli realizovat svoji činnost. Hledali jsme cestu, jak tuto situaci řešit, a tady souhlasím s panem kolegou. Ano, je to zastupitelstvo, které ve svém územním plánu vyčlenilo plochy, které byly následně jako zahrádkářské určeny, jsou připraveny a může se s nimi pracovat. Ano, je to o zastupitelstvech, ale já se nedomnívám, že se vlamujeme do jejich pravomoci. My pouze vytváříme tímto zákonem jakýsi rámec, ve kterém se zastupitelstva, ale i zahrádkáři mohou pohybovat. Zaznívala tady terminologie masovost, prospěšnost. Já si myslím, že to nebyl záměr zesměšňovat práci zahrádkářů. A bylo by slušností, aby za to, co do toho vložili, třeba i něco v případě nezbytné nutnosti zrušení mohli dostat. Je to určitá jistota a záruka. Nesouhlasím s tím, že zahrádkaří jenom staří. Naopak. Myslím si, že zájem o zahrádky v městech roste právě mezi mladými lidmi, kteří vidí v této činnosti, v tomto řekněme společenském uplatnění, společenské činnosti něco, co do města vnese kus lidskosti, kus něčeho, co jim vrátí přírodu, kterou pomalu, ale jistě ve velkých městech ztrácíme. Já děkuji a jsem rád, že jsou to Starostové a nezávislí, kteří jsou spolupředkladateli tohoto zákona, neboť to jenom potvrzuje, že mají širší pohled na problém než jenom úzký pohled řekněme starosty a zastupitelstva jako takového. A není to žádná výtka. Já naprosto rozumím Občanské demokratické straně a jejímu postoji k tomuto zákonu. Jsou konzistentní, protože byl to prezident Václav Klaus, který v roce 2010 těsně před koncem Sněmovny vetoval zahrádkářský zákon, který prošel celým legislativním procesem a Sněmovna už ho nestačila schválit, a vlastně zákon zapadl a už nebyl projednán. Takže byla to velká škoda a já věřím, že se nic podobného tomuto zákonu na jeho cestě už nestane. A děkuji všem, kteří se na něm podíleli a kteří ho v tomto třetím čtení podpoří. Nejprve pan poslanec Dominik Feri, potom pan poslanec Ivan Adamec.

Prosím, máte slovo. Paní kolegyně tu, prostřednictvím pana předsedajícího, zmiňovala rovnoprávnost.

Tam tu rovnoprávnost tedy nespatřuji.

Ne. Nehrajme si na ředitele zeměkoule přece!

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

A to si řekněme na rovinu! Od čeho máme samosprávy, sakra? Děkuji. Prosím, máte slovo.